11. Návrh poslanců Jana Hamáčka, Lubomíra Zaorálka, Kateřiny Valachové, Jana Birke a dalších na vydání ústavního zákona o celostátním referendu /sněmovní tisk 111/ druhé čtení Projednávání tohoto bodu jsme přerušili do přítomnosti navrhovatelů dne 26. listopadu. Nyní je zástupkyně navrhovatelů paní poslankyně Valachová přítomna.

Takže prosím pana místopředsedu Okamuru, aby se ujal slova.